Také si myslím, že by tato situace měla sloužit Ministerstvu financí k tomu, aby některé výdaje dlouhodobě přehodnotilo. Protože si myslím, že některé výdaje opravdu nejsou nutné, nejsou bezpodmínečně nutné ani dlouhodobě. A myslím, že je to skvělý odrazový můstek, tato situace, pro to, aby si Ministerstvo financí takovou zpětnou analýzu udělalo a snažilo se rozpočty sestavovat pro Českou republiku daleko šetrněji a ekonomičtěji. Takže jak už jsem řekl, my bychom rádi podpořili tento deficit, ale tím, že není ani vidět snaha vlády šetřit, tak my ten deficit nepodpoříme a u tohoto hlasování se zdržíme. Na jednu stranu bychom chtěli peníze pustit do ekonomiky, na druhou stranu vidíme, že jde jenom o zvyšování deficitu a nejde ani o žádnou revizi na druhé straně na příjmové straně, na výdajové straně rozpočtu. Děkuji.

Mnohé řekli mí předřečníci, já to nebudu úplně opakovat.

Mohli jsme klidně počkat na data za duben, květen, červen. Na začátku července bychom mohli mít výsledky rozpočtu za první pololetí.

A mohli bychom racionálně debatovat o tom, kolik to číslo vlastně bude, z jakých důvodů, co jsme způsobili my jako Parlament České republiky svým rozhodnutím, kde jsme vládě vyhověli v návrhu, kde ne. Tomu rozumím a na takovou debatu se těším, že ona přijde. A musí přijít. Protože musí předcházet debatě o rozpočtu na příští rok. To je ten hlavní důvod. Že nejsme schopni kompetentně posoudit, zda to číslo je dobře, nebo špatně.

Proč ho vlastně projednáváme?

Nebo na příští schůzi? A na přespříští schůzi? Bude to standardní bod?